Poprosím k faktické poznámce pana poslance Bendla. Děkuji za slovo. Tak znovu, ještě jednou. Paní ministryně, prosím vás, mohla byste nám odpovědět na to, kdo bude posuzovat objektivitu potřebnosti doplatku mezd v jakékoli firmě malé, střední či velké?